A druhá, že v okamžiku, kdy tam byly ty drakonické sankce, tak v původním návrhu bylo, že to musí být soustavné porušování. Tak proč tak drakonické vztahy, pokud to nebude soustavné. Můžeme se bavit, a když se budu ptát na srovnání s německým a italským modelem, tak zkuste srovnat i ty sankce, jaké jsou v Německu a v Itálii za porušení, když pořád říkáme, že čerpáme inspiraci v zahraničí.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, tento zákon je docela zajímavý, protože se v této Sněmovně projednává už několik let. Zatím bezvýsledně. Já bych zde ráda opět zdůraznila pouze rizika, která s sebou zákon přináší. Opět to nebyl standardní postup, kdy by se k finálnímu textu dělalo řádné připomínkové řízení. Naopak. Za nejhorší však považuji, že ze zákona vypadly pasáže o tom, že se zákon vztahuje i na velké dodavatele.

Nikdo neudělal analýzu zákona poté, co ze zákona vypadla tato klíčová pasáž. Dnes se tedy bavíme o zákonu, u kterého není řádně zanalyzováno, jak dopadne na trh. Ptám se vás, pane premiére, proč tato klíčová ustanovení ze zákona vypadla. Proč je v zákoně nechcete? Na tuto otázku jsem se vás ptala už posledně a nedostala jsem odpověď. Novela může velmi tvrdě dopadnout na naše malé české zemědělce a zpracovatele. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu budou mít velké řetězce snahu vyhnout se riziku nejasných a likvidačních sankcí, které na ně novela tvrdě přichystala, a raději od malých českých dodavatelů nenakoupí a budou se poohlížet po zboží v zahraničí.

Může to být morová rána pro české potravinářství, kde ve finále posílí jen velcí dodavatelé, kterých se zákon kupodivu vůbec netýká, i když disponují tak významnou tržní silou, jsou už dnes ve výhodě a budou mít ještě větší výhodu a malí přijdou na buben. Proto bych chtěla panu premiérovi položit druhý dotaz. Nebude to rána do vazu pro české drobné zemědělce? Chci ještě jednou připomenout, že navrhuji, aby se novela vrátila vládě zpět k dopracování, zejména o studii dopadu na malé zemědělce a zpracovatele, pro které může být tento zákon likvidační. I tento návrh zde již padl, a to od vás, od pana poslance Pavery a od pana poslance Kučery, který je ostatně dalším vystupujícím. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mí předřečníci už tady řekli spoustu informací, které jsou naprosto zásadní. Já jsem se k tomuto zákonu, k této novele, vyjadřoval také už v minulém jednání Poslanecké sněmovny.

Náměty, které tady padají, jsou velice konkrétní, jsou to dotazy, které obsahují... jsou velice faktické.

Vinnou je tato novela zákona, kterou my tady dnes budeme schvalovat. Mluvili jsme tady nesčetněkrát, že novela zákona podporuje zejména velké dodavatele, kteří budou dále, vedle těch zahraničních samozřejmě, na pultech marketů. A jak už tady taky zaznělo, významnou tržní sílu mohou mít dodavatelé zejména toho zboží, které si obchodníci nemohou dovolit nenabízet. Co se tedy může stát? České výrobky se nedostanou nejen na pulty českých obchodů, ale taky se nedostanou na pulty zahraničních obchodů.

To vše dle mého povede k jednomu, a to k likvidaci malých dodavatelů. To je ovšem zařazeno do současných kroků této vlády. Do kroků vlády, která se rozhodla házet klacky pod nohy malým podnikatelům a zvýhodňovat ty velké, nejlépe ty z koncernu Agrofert. Děkuji, to bylo zatím poslední vystoupení do obecné rozpravy. Ještě v rozpravě pan předseda vlády. Prosím. Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jenom pro ty, kdo snad přišli k této rozpravě až v tuto chvíli, tak bych jenom chtěl upozornit na fakt, že projednávání tohoto zákona bylo opakovaně přerušeno v Poslanecké sněmovně. Projednává se tady ale už několik měsíců. Chci také upozornit poslance, kteří zde vystupovali s tím, že k tomuto zákonu mlčím, že jsem opakovaně už tady v rozpravě vystoupil. Není totiž jenom ta dnešní rozprava, ale rozprava už byla vedena několikrát v této Poslanecké sněmovně. A já jsem vždycky reagoval na dotazy, které tady zazněly, a seznámil jsem Poslaneckou sněmovnu se svými argumenty. Musím říci, že to, co tady zaznělo dnes, jsou pouze opakované dotazy. Nezaznamenal jsem tam žádné nové dotazy, na které bych už v té předcházející diskusi ať už já, nebo například někteří poslanci vládní koalice nereagovali. Opakovaně jsem se snažil odpovídat na otázky, které zde zazněly, ale mám silný pocit, že ti poslanci, kteří kritizují tento návrh, vlastně žádnou legislativní úpravu v tomto směru nechtějí. A není to jenom můj pocit, ale je to také prokázáno tím, že je předložen poslanecký návrh, který zcela ruší zákon o významné tržní síle. Čili nelze podle mého názoru tady předstírat, že debata je vedena o to, zdali mít lepší, nebo horší zákon, ale jsou tady poměrně jasně vyhraněná stanoviska v Poslanecké sněmovně, kde na jedné straně jsou zde poslanci a poslankyně, kteří řadu let žádnou takovou úpravu nechtějí. To znamená, nechtějí, aby tady byla regulace, aby tady byla otázka úpravy významné tržní síly.